Tak vzhledem k tomu, že ta situace je poměrně zmatená, tak bych si ji dovolil stručně rekapitulovat, aby se v tom všichni zorientovali. Nejprve jsme společně s hnutím ANO, které je protikorupční hnutí, nebo aspoň se tak tváří, zařadili bod registr smluv na jednání dnešní Poslanecké sněmovny. Následně ho ODS navrhla přerušit do té doby, než se vyjádří ministr obrany k registru smluv, protože by tam chtěli dozařadit ještě něco o vojenských podnicích. Ministr obrany za ANO přijel, zmateně se zatvářil a zase odjel a tím jsme skončili.

Já se obávám, že to je velmi zmatené divadlo, a mrzí mě, že vládnoucí hnutí ANO nepodpořilo v podstatě to, aby se projednala věc, kterou má ve vládním programu a která se týká boje proti korupci, v ČEZu, kde se dějí velmi špatné věci např. na Balkáně, to je ten boj proti korupci, kde se do dneška neukázalo, jak to je s těmi miliardami na tom Balkáně, na tom mejdanu, který si tam manažeři ČEZu udělali. Já se nicméně obávám, že celé to zařazení bodu registru smluv nemá jiný důvod, než zakrýt to, o co skutečně jde, to, co se dneska všude řeší.

A stejně tak budeme trvat na tom, aby zákon o registru smluv nebyl tímto krokem paralyzován navždycky, ale aby se dostal na další jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já jenom kratičkou stručnou reakci na vystoupení pana předsedy Michálka. Ano, je pravda, že jsme se ráno dohodli, že podpoříme zařazení tohoto bodu dneska na pořad schůze, což se také stalo. On mi řekl, že to budou projednávat příští týden na výboru pro obranu.

Tím dalším bodem je bod číslo 56.